Děkuji panu předsedovi vlády. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane premiére, vláda se dlouhodobě zabývá jedním z klíčových témat naší společnosti, problematikou nezaměstnanosti.

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni Wernerové. Děkuji. Je to tak. My jsme sice v situaci země, která má nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie, výrazně se to zlepšilo od krize, to znamená, pohybujeme se dnes na číslech nezaměstnanosti, která tady byla naposledy někdy kolem roku 2008, než vypukla ekonomická krize, ale ještě pořád v evidenci úřadů práce máme kolem 360 tisíc lidí, kteří v této evidenci jsou. Chci vás ujistit, vážené poslankyně, vážení poslanci, že vláda klade velký důraz na to, abychom se pokusili primárně zaměstnat tyto lidi. Já jsem to naposledy zdůrazňoval, když jsme tento týden vedli debatu na tripartitě se zaměstnavateli a odbory, protože zaměstnavatelé tlačí znovu a znovu na vládu, abychom umožnili rychlejší dovoz pracovních sil ze zahraničí. Tady si myslím, že vláda musí postupovat rozumně, to znamená, musíme zkoumat, zdali tyto lidi nemáme tady u nás, zdali bychom primárně nemohli zaměstnat naše nezaměstnané a teprve u profesí, kde je evidentní nedostatek a nejsme schopni je pokrýt z domácích zdrojů, tak tam bychom měli umožnit dovoz pracovníků třeba z Ukrajiny. Měli by přicházet pracovníci z regionů, které jsou nám kulturně a nábožensky blízké, abychom si nezadělali na problémy do budoucna. Zpráva, která je dobrá, je, že mezi ministerstvy, která dokázala loni čerpat nejlépe evropské fondy, bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to díky tomu, že se nám daří zapojit evropské peníze do podpory aktivní politiky zaměstnanosti. Pro lidi, kteří jsou déle než pět měsíců na úřadu práce, se vytvářejí individuální akční plány, to znamená, je snaha s těmito lidmi pracovat maximálně individuálně. Je snaha využívat konkrétní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Byl zaveden také jednorázový příspěvek na přestěhování, ale ten, jak se zdá, zatím příliš velké využití nenašel. Standardně používáme veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a používáme také rekvalifikace. To jsou nástroje, které financujeme z evropských fondů.

Na co klademe důraz v oblasti rekvalifikací, je účelnost rekvalifikace, protože já jsem se i sám osobně setkával mezi lidmi s řadou reakcí na to, že jejich zkušenost byla taková, že se dělaly rekvalifikace pro rekvalifikace. Lidé neměli pocit, že by jim ty kurzy, kterých se účastnili, nějak zlepšily jejich šanci uplatnit se na trhu práce. Na co já kladu důraz směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, je to, aby se maximálně, pokud jde o rekvalifikace, spolupracovalo se zaměstnavateli. Za nejefektivnější rekvalifikace pokládám ty, které už jsou spojeny s konkrétním pracovním místem, kde se pracovník připraví na to, aby to konkrétní pracovní místo mohl zastávat. Čili tady si myslím, že je důležitý důraz na individuální práci s jednotlivými uchazeči a schopnost státu nabídnout jim podporu tak, aby se na trh práce mohli vrátit. To, co je ale strašně důležité, je také motivace pracovat, výše mezd, které jsou nabízeny. Je také důležité, když se odečtou od peněz, které firmy nabízejí, peníze, které zaplatíte za dojíždění, tak aby tomu zaměstnanci v čistém zbylo více, než by eventuálně dostával na sociálních dávkách. Proto je strašně důležitý ten krok, který my děláme, že každý rok postupně zvyšujeme minimální mzdu, aby se vyplatilo pracovat. To, o čem teď diskutujeme a o čem budeme debatovat v koalici příští týden, je návrh na to, abychom ještě více motivovali rodiny s dětmi, to znamená, aby rodiny s dětmi, kde někdo pracuje, měly šanci na vyšší dětské přídavky než ty rodiny s dětmi, kde nikdo není ekonomicky aktivní.

Cílem tedy je co nejvíce lidí dostat na trh práce, využít dobré hospodářské situace, co nejvíce snížit počet lidí, kteří jsou dneska ještě stále v evidenci. Je tomu tak. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

Já doufám, že v něm budete pokračovat, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Takže tady směrem ode mne je prosba o rozšíření tohoto projektu. Určitě je rád využiji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jednak platí, že od listopadu loňského roku je možné ten příspěvek už získat po celé České republice. Když jsou dlouhodobě nezaměstnaní, déle než pět měsíců, a najdou si práci, tak mají šanci získat časově omezený příspěvek na dojíždění do zaměstnání podle toho, kolik je dojíždění do práce stojí. Souhlasím s tím, že to je dobré opatření. Byl bych rád, kdyby pokračovalo.

Diskutovali jsme právě o situaci v jednotlivých regionech.

To, s čím se tam ale také setkáváme a jsem rád, že na to byla zaměřena i kontrolní činnost úřadu práce , je problém, že někteří lidé pracují v Německu a u nás se snaží pobírat dávky. Konkrétně Karlovarském kraji proběhly kontrolní akce, které byly zaměřeny právě na tyto případy. Já bych byl rád, abychom vedle poskytování podpory a pomoci lidem, kteří si to zaslouží, kteří jsou ve složité životní situaci, tak aby také úřady práce měly dostatek kapacity a síly na to kontrolovat, jestli finanční prostředky, které vynakládáme, nejsou právě zneužívány takovýmto způsobem, protože k tomu ty peníze neslouží. Slouží k tomu, aby se lidé dostali na trh práce, ale neměly by sloužit k tomu, že někdo podvádí stát, pracuje v zahraničí a tady u nás se snaží pobírat sociální dávky, například podporu v nezaměstnanosti. Děkuji, pane předsedo. Můžeme pokračovat třetí interpelací.